Ustava RH i članka 160. Poštovane zastupnice i zastupnici Predsjedništvo Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine donijelo je zaključak da se prigodom 140 obljetnice utemeljena i 65 obljetnice dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Hrvatskog crvenog križa predloži dodjela Povelje kojom se odaje priznanje Hrvatskom crvenom križu za izniman doprinos u promicanju i ostvarivanju humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te u zalaganju za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Otvaram raspravu. Prijava u ime Kluba zastupnika MOST-a ali kolege Mire Bulja nema. Druga je prijava kolegice Ljubice Lukačić, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo u Zakonu o Hrvatskom crvenom križu propisano je da Hrvatski crveni križ u svom radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštovanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Ujedno ovim zakonom određeno je da posebne obveze Hrvatski crveni križ izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija sa posljedicama masovnih stradanja ljudi te da uživa posebnu zaštitu i skrb RH. Hrvatski crveni križ na području RH djeluje kao neprofitna pravna osoba u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju, smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa. Sa svojim 131 općinskim, gradskim i županijskim društvom Hrvatski crveni križ pokriva cjelokupno područje RH i može doprinijeti da, do najudaljenijih krajeva u kojima često žive stari, nemoćni i osamljeni. Posebno značajnu ulogu Hrvatski crveni križ imao je tijekom Domovinskog rata organizirajući prijeko potrebnu humanitarnu pomoć ali i u novije doba primjerice tijekom poplava 2014. godine i migrantske krize 2015. i 2016. godine kada je Hrvatski crveni križ bio glavni koordinator aktivnosti na terenu međunarodnih i nevladinih organizacija. Crveni križ djelovao je i u međunarodnim kriznim situacijama i to upućivanjem humanitarne pomoći kao i posebno osposobljenih volontera i djelatnika. Pored toga Hrvatski crveni križ angažiran je u raznim aktivnostima međunarodne federacije društva Crvenog križa i crvenog polumjeseca kao i u aktivnostima međunarodnog odbora Crvenoga križa te je ponajprije zahvaljujući rezultatima svoga rada postao član glavnog odbora međunarodne federacije Društva crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Hrvatski crveni križ je do sada primio već brojna priznanja i prigodom 120 i prigodom 130 obljetnice. Cijeneći izniman doprinos u dosadašnjem radu Hrvatskog crvenog križa, predsjedništvo Hrvatskog sabora je na sjednici održanoj 4. travnja donijelo zaključak da se prigodom 140-te obljetnice utemeljena i 65. obljetnice dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenoga križa Hrvatskom crvenom križu za izniman doprinos u promicanju i ostvarivanju i humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te u zalaganju za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i prava i zaštite ljudskih prava dodijeli Povelja. Poštovane kolegice i kolege, klub HDZ-a podržava ovakav prijedlog predsjedništva Hrvatskoga sabora da se donese Povelja kojom se odaje priznanje za izniman doprinos u promicanju i ostvarivanju humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te u zalaganju sa poštovanjem međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava Hrvatskom crvenom križu Hvala vam lijepa. Time i zaključujemo raspravu o prijedlogu za dodjelu povelje Hrvatskom crvenom križu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Ustava RH i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje?

Ponavljam predlagatelj, želi li dati dodatno obrazloženje? To ste vi. Izvolite onda. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege i kolege iz Ministarstva zdravstva. Pardon samo da dođem do zraka. Ispred nas je prijedlog zakona izmjena i dopuna Zakona o trgovini koji je uparen sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti kojeg smo već imali u raspravi. I radi se o tome da je moj prijedlog kao zastupnika u Hrvatskom saboru, tijelu koje se bavi sa zakonodavnom djelatnošću predložim ovaj zakon po kojem se uskraćuje mogućnost usluživanje energetskim pićima mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Time se energetska pića stavljaju u isti režim kao duhan i alkoholna pića i u obrazloženju ću dati kratko samo uvodno da je danas korpus znanstvenih dokaza o štetnosti energetskih pića na mladi organizam već dovoljno dokazalo štetnost sadržaja samih energetskih pića i utjecaj koji ima na mladi organizam. Prvo kad spomenemo sami sadržaj, to se ne radi o samo o pićima koji sadrže visoke koncentracije šećera, kao što mnogi govore ili da sadrži isto tolko kofeina, odnosno stimulansa poput kofeina, slično kao kava ili čaj, već također ima jako visoke koncentracije taurina, vitamina i nekih drugih sadržaja poput guarane, gincinga i mnoge druge aminokiseline, što prirodnih, što sintetičkih. Sve to skupa služi u svrhu stimuliranja organizma i sami utjecaj i ti sastojci kao takvi koji su sadržani u tim pićima su već dokazali da imaju loš utjecaj i na svaki organizam, ali naročito na mladi. Kad govorimo o kojim to simptomima se mladima javljaju u hitne pomoći nakon konzumacije energetskih pića tu nabrajaju palpacije srca, odnosno tahikardije, tremor, tresavica, uzbuđenost i nemir, gastrointestinalne smetnje, bol u prsima i shemija srca, vrtoglavica i sinkopa, parestezija, trnci i gubitak osjeta, nesanica, poteškoće disanja, glavobolje i drugo. Ono što se također recimo može vidjeti kao jedan trend među mladima na internetu je tzv. bendž pijenje energetskih pića gdje stave u niz 7, 8, 9, 10 limenki energetskih pića i onda se natječu tko može u kraćem roku tzv. eksati sva ta pića. Naravno da to onda sve koncentracije i šećera i kofeina i taurina i guarane i svega drugog što je nabrojano, naravno da se onda multiplicira u količinama koje u mladom organizmu kojem tjelesna težina ne prelazi 50 kilograma, onda ima posljedice i već su na temelju takvih praksi već zabilježeni i smrtni slučajevi. Prema tome tu kad gledamo Hrvatska iskustva, u obrazloženju koje je Vlada dala u svom negativnom mišljenju vezano za ovaj zakon je spomenula da nije dovoljno istražena praksa, odnosno pijenje i konzumacija samih energetskih pića od strane mladih, međutim ESPAD istraživanje koje redovito provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo je tijekom istraživanja navika pušenja, alkohola i droga kod 16 godišnjaka obuhvatila također i energetska pića. Pa već samim tim što je ESPAD u svoje istraživanje u skupinu pušenje, alkohol, droge uključila i energetska pića, već dovoljno govori samo od sebe, ali kad gledamo koje su dali rezultati, od 16 godišnjaka koliko ih je uopće konzumiralo 86,4%, to znači gotovo cijela populacija, od posljednjih 12 mjeseci 67%, a u posljednjih 30 dana 43% Dakle, oko 50% mlađih, odnosno 50% 16-godišnjaka u RH koji su obuhvaćeni ovim istraživanjem jedanput mjesečno otprilike konzumiraju energetska pića. Međutim, kad se pitalo dalje koliko ih je konzumiralo sa alkoholom, 47% je uopće probalo, 37% u zadnjih 12 mjeseci i 23% znači oko četvrtina te populacije 16-godišnjaka još kombiniraju energetska pića i sa alkoholom što je istaknuto na samoj limenci da se strogo ne preporuča. Kad govorimo o samoj politici tih tvrtki proizvođača, uvoznika u RH, onda vidimo njihove prakse reklamiranja. Praksa reklamiranja je de facto prepisana po kuharici od prije 30 godina na način na koji se nekada reklamirao duhan u javnim medijima. Onog trenutka kada je počelo zauzimati maha da se vidjelo da odrasla populacija počela smanjivati konzumacije alkohola jer se počelo vidjeti koliko ima štetnost na zdravlje, onda najedanputa reklame za duhan su se okrenuli na reklame u obliku crtanih filmova. I to vidimo sada se ista stvar ponavlja i sa energetskim pićima u cijelom svijetu, pa tako i RH, da se reklamiraju u javnim medijima u obliku crtanih filmova i to je čisti dokaz da je to direktno namijenjeno za mlađu populaciju. Kad gledamo koja je praksa u svijetu po pitanju zabrane energetskih pića, onda vidimo da su Danska, Turska, Norveška, Urugvaj, Island i ranije i Francuska potpuno zabranile korištenje energetskih pića dok je Francuska smanjila tu restrikciju. U Švedskoj se smiju energetska pića prodavati isključivo u ljekarnama i ne smije se prodavati mlađima od 15 godina. U Australiji i Novom Zelandu su drugačije kvalificirane i smiju se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama jer se prodaje kao dodatak prehrani, kao što se prodaju drugi stimulansi i vitamini u posebnim trgovinama, a u Mađarskoj u 2012. godini su stavili izrazito visoku trošarinu na energetska pića kako bi ih učinili nedostupnim prema mlađoj populaciji. Ono što tu nije spomenuto u ovom znanstvenom članku koji je pregledni članak iz 2014. godine koji ima preko 50 znanstvenih referenci koja govori o nus-pojavama, o navikama korištenja energetskih pića i nus-pojava korištenja energetskih pića, onda isto tako treba spomenuti da su i Litva i Latvija, obadvije zemlje zabranile energetska pića za mlađe od 18 godina u svojim zemljama i to u obje zemlje sa velikom, gotovo plebiscitarno u parlamentima. Dakle, tu se nije radilo o nikakvom politiziranju već isključivo o brizi o zdravlju mlade populacije. Ono što isto tako treba posebno spomenuti ovdje da proizvođači energetska pića u RH nema. Prema tome, tu ne bi se radilo o nikakvom padu industrijske proizvodnje ili bilo čemu sličnom ovakvom zabranom. Samo usluživanje mlađima od 18 godina u barovima i drugim ugostiteljskim objektima je upitna praksa općenito. Evo, ja sam odrastao u Kanadi gdje mlađima od 18 uopće i zabranjen ulaz u bilo gdje gdje se toči alkohol, pa tako onda i energetska pića. Prema tome, postoji čitav niz zemalja na svijetu koje su uvele praksu da se energetska pića uskraćuju populaciji mlađoj od 18 godina. Nažalost, u većinu tih zemalja ta praksa se uvela nakon jednog ili više smrtnih slučajeva i ja apeliram na Sabor i kolegice i kolege u Saboru da usvojite ovaj Zakon iz prostog razloga da je preventivan, a ne da reagiramo tek kada ćemo imati prvi smrtni slučaj u RH. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Marija Jelkovac, Darinko Kosor, Ines Strenja-Linić. Ako ne, možemo dati riječ predstavniku Vlade, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić. Gospodine predsjedniče, poštovane saborske zastupnici, Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Znači, radi se tu o Zakonu o trgovini, malo se kolegi Vargi to pomiješalo sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, što smo imali prije već na plenarnoj sjednici. Znači Vlada RH u pravilu podržava svaku opravdanu inicijativu koja je usmjerena na zaštitu zdravlja potrošača, posebice one usmjerene na zaštitu djece i mladeži. Međutim, prije rješavanja problema novim zakonskim rješenjem potrebno je jasno definirati problem kako bi novim zakonskim prijedlogom isti bio sagledan i riješen u cjelosti. Iz navedene ocjene stanja nije jasno smatra li predlagatelj predmetnog prijedloga Zakona da je problem kod energetskih pića kofein ili sadržaj šećera u tim proizvodima i također nije iz navedenog opisano trenutnog stanja nije jasno koji se problem želi riješiti po pitanju energetskih pića odnosno nejasno je koji sastojci takvih pića predstavljaju zdravstveni problem. Temeljna načela propisa o hrani upućuju na slobodnu i nesmetanu trgovinu hranom sve dok one ne predstavljaju rizik za zdravlje. Osim toga, pojam energetsko piće nije definirano niti u hrvatskim niti u europskim propisima već predstavlja uobičajeni opisni i neobvezujući naziv za bezalkoholna pića s kofeinom i taorinom koja se legalno mogu nalaziti na tržištu, te i po tom pitanju postoji pravna nesigurnost u smislu prodaje točno kojih proizvoda sa ovim prijedlogom Zakona zabranjuje. Slijedom navedenog, smatramo da je prije donošenja odredbi kojom se zabranjuje prodaja tzv. energetskih pića potrebno preciznije definirati s kojih aspekta energetska pića predstavljaju problem za osobe mlađe od 18 g., te provesti dodatna istraživanja.

Na njegovo izlaganje imamo dvije replike, prvi je kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, kažete da Vlada vodi brigu o zaštiti zdravlja poglavito mladih. Činjenica da energetski napitci nanose štetu za zdravlje i da se nekontrolirano koriste i da imamo posljedice kao što je predlagatelj izmjene zakona i dao. Da do toga rješenja prihvatimo ovu zakonsku inicijativu i zaustavimo bar jedan slučaj da se dogodi nekakvo zlo, a događaju se, to je dokazano, reklamira se energetski napitci uz to što se reklamira alkohol u sportskim događajima. Prema tome, vi niste dali ništa a kolega Varga je kao zastupnik dao prijedlog. Pa do toga vašeg cjelovitoga prijedloga, ako mislite o zdravlju, prihvatite ovaj prijedlog. Vrlo jednostavna formula.

Uvaženi saborski zastupniče, znači kao što smo i prije rekli već na prošlom Prijedlogu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, mi poštujemo pravila struke.

Evo kolega Dulibić, imate pravo, ja se ispričavam u lapsusu vezano za ugostiteljstvo u trgovini, radi se o de facto o paketu zakona, nažalost nismo uspjeli odraditi raspravu u jednom sjedanju. Dakle, već imamo slično iskustvo sa zakonom o izmjenom i dopunom Zakona o suzbijanju zloporaba droga gdje je rečeno bilo da ćemo do kraja 2017. g. imati iz Vlade odnosno iz Ministarstva zdravstva ćemo imati rješenje, dandanas nemamo prijedlog a obećanje je dato bilo u ožujku 2017. Prema tome, sad je već prošlo 14 mj. od obećanja, očito da je tu ludo radovanje nažalost, cjelovito rješenje ćemo najvjerojatnije isto ovako čekati ovdje. Jako bio rado bio u krivo, ali vi sve više i više dokazujete da se ne bavite sa zdravljem već isključivo zdravstvom i tako ste i nazvali ministarstvo, prema tome tako nam je kako nam je.

Sad nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika. Prva je kolega Marija Jelkovac ispred Kluba zastupnika i zastupnica HDZ-a, izvolite.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 Evo već je i sam predlagatelj nas upoznao sa prijedlogom zakona i državni tajnik se izjasnio a sukladno mišljenju Vlade o samom prijedlogu, pa ću ja ukratko rezimirati ispred kluba HDZ-a. Prije svega želim reći da razumijem intenciju predlagatelja jer mislim da je zaista u današnje vrijeme kada su naši mladi izloženi svemu i svačemu i kada smo stvarno puno puta zabrinuti, pitamo se kako ih zaštititi od svega što im prijeti pogotovo što se tiče njihove zdravstvene sigurnosti, onda je sigurno razumljiva i ova intencija predlagatelja ali isto tako moram reći da mi u klubu HDZ-a smatramo da zaista kada posežemo za zakonodavnom zaštitom, prije svega trebamo utvrditi točne čimbenike, mjeritelje, pokazatelje kako zaista ne bi ishitreno postupili kako bi na temelju stvarno valjanih podataka onda adekvatne mjere i propisali. Dakle želim naglasiti da što se tiče poboljšanja, promicanja i zaštite zdravlja ustvari je mjerodavan Zakon o zdravstvenoj zaštiti a što se tiče energetskih pića na razini EU-a, ustvari ne postoji niti jedan propis koji bi to područje posebno regulirao. Važno je naglasiti da što se tiče zabrane iz članka 11. zakona, koje se odnose na zabranu prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol, duhana i duhanskih proizvoda, zabrana oglašavanja, izlaganje i prodaja robe pornografskog sadržaja osobama mlađim od 18 g., svoj materijalno-pravni temelj imaju ustvari u posebnim propisima kao što je ustvari u Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda. Ono što također želim reći da u svom prijedlogu i obrazloženju predlagatelj taj prijedlog nije potkrijepio znanstvenim dokazima niti statističkim podacima a smatramo da je zaista potrebno takva jedna analiza sa točnim pokazateljima kako bi ustvari imali točnu sliku stvarnog stanja u RH, odnosno da li su zaista naši mladi i u kojoj mjeri izloženi takvom utjecaju, štetnom utjecaju od navedenih energetskih pića i u kojoj mjeri to utječe na njihovo zdravlje kako bi onda zakonodavno mogli reagirati i zaštiti ih zakonom na taj način. Ono što također još želim reći da pojam energetsko piće nije definiran niti bilo kojim niti europskim propisom i on predstavlja uobičajeni opisni naziv za bezalkoholna pića sa kofeinom, taurinom i glukuronalaktonom koji u proizvodu mogu biti dodani u različitim omjerima a mogu biti dodani i drugi sastojci. Dakle ono što je rekao i državni tajnik radi se trenutno analiza i mi to pozdravljamo i zaista mislimo da će nakon jedne takve analize koja će nam dati potpunu sliku o stanju u RH izloženosti naših mladih štetnom utjecaju od energetskih pića, nakon toga da ćemo moći zaista onda opravdano i sa sigurnošću posegnuti za zakonodavnom inicijativom i na taj način zaštitom mladih od toga ako je to potrebno. Isto tako želim reći da su naši mladi danas zaista ugroženi od različitih stvari pa možda i više nego od energetskih pića, tako imamo razno različitih kemijskih sastojaka koje oni konzumiraju i možda imaju puno štetniji utjecaj takvi sastojci na njihovo zdravlje. I mislim da ćemo u budućnosti morati razmisliti kako na što obuhvatniji način utjecati na zaštitu zdravlja mladih, prije svega edukacijom od najranije dobi, vrtićke dobi pa kroz školovanje jer smatram da je danas prilično trendi koristiti razno razne, da ne kažem opijate koji utječu na dobro raspoloženje kod mladih i jednostavno mislim da je nužno i da je prije svega najvažnija prevencija i da je nužno da mlade počinjemo od najmlađih dana upoznavati na sve štetne posljedice koje takve tvari mogu imati na njihovo zdravlje. A naravno možemo razmatrati i štetni utjecaj energetskih pića u tom pogledu. Sada je kolega Miro Bulj ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, završno. Izvolite. Hvala lijepo. Energetski napici daju u trenutku jednome energiju a dugoročno štete. To je ono što je kolega Varga kazao. Međutim, kolege iz HDZ-a se pozivaju na istraživanja i da iz tih istraživanja kada budu, naravno ako se dogodi nekome u tom dijelu, ne daj Bože zdravstvena ili šteta ili ne daj Bože još nešto, posljedice da budu još gore, to će biti kasno. Znači u … [[Govornik se ne razumije.]] trenutku ne smijemo dozvoliti da u jednoj fazi ako se EU nije zakonodavno odredila, ako se nije odredila i mi još uvijek, ne možemo mi čekati nekakva istraživanja, ne radi se o pokusnim kunićima. Najviše ovdje znači govorimo o mladeži, znači o mladim ljudima koji koriste i najviši je pritisak marketinški na mlade ljude po pitanju energetskih napitaka, o tome je govorio kolega Varga. Znači mi u ovome trenutku imamo izbor ili ovo prihvatiti uz određene amandmane, naravno da će, vjerojatno je kolega to prihvatio i da u ovome trenutku mi zaštitimo te mlade jer ništa ne vrijedi koliko zdravlju vrijedi, poglavito mladih ali naravno i svih stanovnika. Smatram da u ovome trenutku na hrvatsku je pritisak tih energetskih, vjerojatno i u EU, to je takav trend, mi jednostavno kao da nemamo snage zaštiti ono što je u korist zdravlja građana jer Vladino mišljenje odbijanja ovoga, da je Vlada odbila i odmah dala u proceduru nekakav zakonski okvir koji će biti kako vi govorite u širem obliku jer uvijek na taj način … [[Govornik se ne razumije.]] onda bih ja rekao OK, vjerojatno bi i predlagatelj kazao OK, međutim u ovom trenutku mi nemamo drugu alternativu. Ovdje moramo odlučiti je li zdravlje naših građana, poglavito mladih prioritet ili ćemo čekati nekakva istraživanja i vidjeti o čemu se radi. Znači što će se dogoditi u toj fazi, što, ako ta istraživanja što će pokazati da u većim količinama nekontroliranim šteti energetski napici, što ćemo onda kada budu štete po pitanju zdravlja, pa i jednog, jednog čovjeka a ne koliko je velika grupacija ljudi ugrožena. Inače i po pitanju samog reklamiranja ne samo energetskih napitaka nego i alkoholnih pića, vidimo da najveće sportske manifestacije u biti sponzori su, ako upalite televizor su proizvođači alkohola jer alkoholne proizvode reklamiraju. Prema tome, dosta je toga neuređeno, sve se vodi prema dobiti, manje se misli prema zdravlju i očuvanju zdravlja i naravno da ćemo prihvatiti ovaj prijedlog mi u Klubu MOST-a, kolege Varge jer daje u biti, daje u biti nekakvo rješenje da se u ovoj fazi dok Vlada, kada će to biti, ne znam tajniče, niste rekli rok, kada će se dogoditi taj vaš prijedlog, da imamo znači privremeno rješenje u koristi zaštite i zdravlja. Isti vam je slučaj kada sam predlagao isto što se tiče loše hrane uvozne, GMO hrane, kažu dobar je zakon, prijedlog ali u ovome trenutku ga ne možemo prihvatiti. Prema tome mi moramo imati hrabrosti donijeti nekakvu odluku a da bi zaštitili zdravlje. Pa ako ga i donesemo a dokaže se suprotno ništa mi nećemo pogriješiti. A šta ako ga ne donesemo a kolega Varga je sada u pravu i budu štete po zdravlje mladih ljudi, tj. svih građana koji piju ali uglavnom je ovdje ciljana populacija mladih jer u crtanim filmovima reklamiraju energetske napitke. Prema tome, ja ne vidim niti jedan razlog uvaženi tajniče zbog čega mi ovo ne bi prihvatili. Ali su štetni, to znamo da su štetni iz brojnih natpisa, brojnih ljudi koji su završili u bolnici i štete po zdravlju njihovi, a napisao je koje štete po zdravlju mogu biti i kolega Varda u svom, kao predlagatelj kada je govorio. Prema tome, mi u ovom trenutku nemamo izbora. Po meni, ovaj prijedlog treba prihvatiti, vlada je trebala dati nekakav amandman, jer svoj prijedlog, nije ga dala. Još do kraja rasprave ima 30 min, znači mojih nešto minuta, nadam se da i vi možete iskoristi to vrijeme. Možemo iskoristiti stanku, da se dadu amandmani, jer ako je išta bitno, bitno je zdravlje naših građana. I intencija ovoga prijedloga je zašto zdravlje građana, u ovome slučaju od energetskih napitaka.

Evo zahvaljujem se svima na konstruktivnoj raspravi, pa bi samo evo, završno spomenuo još jedanput, izmjene i dopune Zakona o trgovačkoj djelatnosti, odnosno, Zakon o trgovini, nije okrenuta restrikcija iz bilo kakvih ekonomskih ili drugih razloga, zato jer de facto, ekonomskog skoro učinka gotovo da nema. Kada govorimo o zdravlju ljudi, evo, mogu samo, obzirom da imam 5 min, odnosno, 30 min, mogu ja pričati koliko hoću, ali evo, ja ću skratiti na 5 min. Radi se o tome, da, evo, samo malo da vas educiram, vezano za sam kofein, jel to bila kava, jel to bio otein iz čaja ili bilo ta ogromna visoka doza, kofeina koja se nalaze u energetskim pićima, istraživanja su pokazala način na koje djeluje na organizam i uopće zašto nas drže budnim. Kofein izaziva vazokonstrikciju, to znači, on stišće krvne žile i na taj način podiže tlak i veći protok krvi na tom području, konkretno ovdje se radi o mozgu, što imamo više krvi u mozgu, veći protok, to nam je veća budnost. Međutim, jedna nuspojava samog kofeina i te vazokonstrikcije je zamor mišićne ovojnice, krvne žile, koja se desi nakon dugotrajnog spozna koji nastaje i kada popusti kofein, kada kofein nestane iz organizma i popusti krvna žila, onda je krvna žila popuštena puno više nego što je bila, prije nego što ste popeli kavu, čaj ili energetsko piće. Iz tog razloga iz ovog istraživanju, ovih 50 i nešto znanstvenih radova koji su ovdje nabrojeni, je povezanost korištenost energetskih pića koje su povezane s prometnim nesrećama. Evo, imamo nedavno, noću prometnu, imamo legendu malog nogometa Hrvatske i mladog kadeta koji su preminuli, ne bi se iznenadilo da je prazna limenka energetskog pića nađena u automobilu, gdje je vozaču dana lažni osjećaj budnosti. Jer onog trenutka, kada spadne, kada bubrezi jetra pročiste kofein iz organizma, onda nastane vazodilatacija jer su krvne žile dobile zamor i nastaje veći umor, nego koji je bio prije korištena kofeina. To je znanstveno dokazano, to ne treba puno lementirai oko toga. Prema tome, čekati da je smrtni slučaj, netko stradao usred energetskih pića, možda već imamo primjer još prije par dana. Ali, u svijetu je opisano više slučajeva, direktno konzumacije energetskog pića, gdje aminokiseline, koje su dodane unutra, izazivaju agregaciju trombocita, izazivaju stvaranje krvnih ugrušaka i u mladim organizmima izazivaju moždane udare i infarkt srca i infarkt pluća. Više slučajeva, znanstveno dokazano, ali nije dokazano na teritoriju RH, na populaciji od 100000 ili 200000 građana koji su mlađi od 18 g. u Hrvatskoj. Mi smo imali tu sreću, da je ta pošast za sada nas zaobišla. Drugim zemljama svijeta nas nije zaobišla, tamo su djeca umrla. I sada je pitanje, da li stvarno čekamo da metak negdje zaluta i pogodi jedno od naše djece, očito moramo čekati. Vezano za argument da je pitanje duhana i alkohola u RH su zabranjeni i u ugostiteljstvu i u trgovini za mlađe od 18 jer su regulirane sa zasebnim zakonom. Je to je činjenica, međutim, ja ne znam za pravnu praksu da je uvjetovanje jednog zakona, uistinu uvjetovano donošenje drugog zakona. Ja nisam pravnik po struci, ali koliko ja znam, Ustav nam ne govori u tom smjeru, da je donošenje jednog zakona, uvjetovano donošenje drugog zakona.

I onda ako se desi smrtni slučaj, kome se ožalošćeni roditelji onda obraćaju? I slažem se s kolegicom, zdravstveni odgoj, da, evo zdravstveni odgoj do boli, to iščekujemo užasno dugo i tek pozitivne posljedice zdravstvenog odgoja ćemo uvidjeti, evo ja sam prije mjesec dana dobio unuku možda će ona imati zdravstveni odgoj pa za 18 godina ona će biti razborita nova punoljetna osoba koja će znati na pametan način upravljati sa vlastitim zdravljem. Međutim, generacije i generacije djece danas koja koriste energetska pića, pušenje duhana zauzima maha u mladoj populaciji gdje polako djevojke preuzimaju primat nad dječacima, mijenja se statistika. Tu imamo stvarno neslavnu statistiku. Mjere treba poduzeti da se neslavna statistika preokrene u pozitivni trend, ovo je jedna od tih mjera. Pretilost mlade djece sa količinom šećera koje se nalazi u energetskim pićima uz davanje krila i sve ostalih reklama, to je nešto što smatram da mladi ljudi u RH nisu zaslužili sa jedne strane, sa druge strane na web stranici srednja.hr su proveli istraživanje i ja mislim da se javilo preko 1200 djece u anketi, velika većina su rekli da oni su za ograničavanje da se ne prodaje i ne uslužuje mlađim od 18, dakle samo populacija o kome se radi su rekli sami da su oni za to. Prema tome, evo ja ću samo završiti s tim da ću spomenuti da sam ja ovo predložio kao zasebni saborski zastupnik baš iz razloga da ne bi bilo politiziranja, ovdje nema politike. Ja čak osobno ne znam koji je stav kluba SDP-a vezano za ovaj zakon. Dakle ovdje tu govorim kao zdravstveni radnik, govorim kao zastupnik u Hrvatskom saboru i apeliram na vas, razmislite još jedanput evo imate vremena za razmisliti do četvrtka. Napravite taj iskorak, evo spomenuli smo Istanbulsku pa napravite iskorak da se može ovaj zakon donijeti. Prvi je kolega Pernar. Izvolite. Uvaženi zastupniče Varga. Nije sve što dolazi sa zapada dobro pa tako ni ova brza hrana i ova pića visokokalorična.

Evo sam je spomenuo, ja mislim da je u ranijoj raspravi kada smo imali ugostiteljsku djelatnost jedan od kolega je spomenuo da su energetska pića ista kao i Cedevita. Ne, nisu, tu se radi o značajno većim koncentracijama ugljikohidrata, Cedevita ne sadrži kofein, ovdje imamo i izrazitu veliku količinu aminokiselina, … i drugih stimulativnih sredstava koji su znanstveno dokazana da imaju loš utjecaj na mladi organizam. I Cedevita se apsolutno ne reklamira na taj način na koji se reklamira ova pića. Prema tome to je neusporedivo. Ali činjenica je da ako treba nešto piti, treba piti vodu, prirodne sokove, ostaviti cigarete i alkohola i masne i druge sve hrane. Izvolite. Kolega VArga, smatram da će kolege jel ovo nije političko pitanje, kolege u Parlamentu svi zastupnici glasati po savjesti. Ovdje je vrlo bitan ovaj period bezakonja, gdje nema okvira zakonskog o energetskim pićima, gdje nemamo nikakvih ograničenja, a činjenica da se štete mogu dogoditi, nažalost i smrtne posljedice po pojedince. Mi saborski zastupnici tribamo svi zajedno donijeti zakon koji je predložen ako nema amandmana do cjelovitoga zakona, a koje se poziva Ministarstvo zdravlja tj. Vlada RH. I u najmanju ruku je sramotno da Vlada odbija ovaj zakon i da je predstavnik Ministarstva zdravlja koji je dužan skrbiti o zdravlju da on odbija vaš prijedlog, a ne daje nikakvu alternativu na štetu naše djece do 18 godina ograničenje.

Imamo šansu da se ovdje u trgovačkoj djelatnosti da se to ograniči.

Poštovani kolega. Ne dovodim uopće u pitanje ovo što tvrdite kao liječnik i brojne analize koje jesu da zaista energetska pića ako se koriste pogotovo u većim količinama imaju i mogu imati štetan utjecaj na zdravlje, međutim ajmo zaista utvrditi u RH koja je to brojka mladih ljudi ispod 18 godina koje koriste u većim količinama energetska pića da vidimo da li je to zaista alarmantno, da li zaista to treba štiti zakonom jer gledajte, gledam u mom gradu, mladi vam pretežno piju Ribar, a vi znate šta je Ribar. Zato što je litra otprilike kao cijena jednog energetskog pića. Tako da mislim da u RH upravo zbog cijene energetskih pića nije u tako velikom opsegu konzumacija i zaista mislim da zbog toga na svu sreću nemamo tako velik problem što se toga tiče kod konzumacije mladih. Ma ja se, evo ja se slažem sa kolegicom i tu ja vjerujem da i kolege iz Živog zida bi isto htjeli onda govoriti o tom licemjerstvu općenito u društvu a vezano za cigaretu i alkohol pa onda rekreativno marihuana pa onda još i energetska pića.

Govorimo o energetskim pićima u istoj skupini. Istraživanje je već napravljeno, već te rezultate već imamo za onaj presjek 16.-godišnjaka. Kaže u ministarstvu da sada rade prošireno.

Kolega Varga dvije replike. Prva, rekli ste da ne znate koji je stav SDP-a po pitanju ovoga zakona, da ga vi predlažete kao zastupnik iz Kluba ali da nije predložen u ime stranke, Klub zastupnika SDP-a naravno podržava ovaj prijedlog zakona i sve ono što on donosi a to je bolja zaštita naših sugrađana od štetnosti energetskih pića i svi oni mehanizmi koji trebaju doprinijeti unapređenju njihovog zdravlja. Drugo, kada ste rekli da ovo ne bi trebalo biti političko pitanje, pa vidite da jest političko pitanje jer Vlada RH pretpostavljam odbija vaš zakonski prijedlog samo zbog toga što ste vi predlagatelj koji dolazi iz stranke SDP-a. I nažalost da, ovim se pokazuje vrlo jasna distinkcija zašto svojevremeno Ministarstvo zdravlja više nije ministarstvo zdravlja nego Ministarstvo zdravstva.

Radi se o tome naravno da je prozrela i odnosno vidjela da je moja provokacija bila vezano za stav SDP-a. Naime, pokušavam postići to što su uspjeli postići u Latviji i Litvi da imaju konsenzus u Saboru vezano za pitanje zdravlja. To je nešto što su u tim Baltičkim zemljama koje su iz postsovjetskog saveza, uspjeli su to napraviti u svojim redovima po pitanju zdravlja. Ja vjerujem da je pitanje zdravlja nešto što mi u Hrvatskoj možemo postići konsenzus. Tražim ga ja već dugi niz godina. Ja ga nudim samo sa svoj strane prema ministarstvu zdravlja i prema kolegama. Nažalost i ja kao zastupnik u Hrvatskom saboru, ja kao jedinka sam do sada dao 5x više zakonskih prijedloga prema ovom domu nego samo Ministarstvo zdravstva.

Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Ujedno i najavljujem da sutra sjednica počinje u 9,30 sa izjašnjavanjem o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 333. I želim vam ugodno poslijepodne.